Děkuji za slovo.

Děkuji paní poslankyni. Dalším přihlášeným je pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Nyní s přednostním právem pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, vážení kolegové, já bych jenom krátce reagoval na své předřečníky, co se týká tohoto bodu A11. Chtěl bych k tomu jenom podotknout, že pro ten bod platí, že je to časově neomezená výjimka, která může být kdykoli odebrána hygienickou stanicí. Takže z tohoto pohledu jenom vysvětluji fakt, že to není kontroverze k tomu, co zde bylo řečeno, a není tedy problém tento bod schválit. Děkuji panu zpravodaji. Další řádně přihlášenou je paní poslankyně Nina Nováková.

Děkuji za slovo.

Jedná se o pozměňovací návrhy pod bodem B. Zdůrazňuji, ani jeden z mých pozměňovacích návrhů nehovoří o tom, že by se rušila povinnost očkování. Ale pod bodem B.A se hovoří o individuálním očkovacím plánu, to znamená o možnosti výběru po konzultaci s lékařem vakcín a časového rozložení a v případě, že dítě je takto očkováno podle toho individuálního očkovacího plánu, pohlíží se na něj při přijetí do dětských skupin a všech dětských zařízení jako na dítě očkované.

Zcela předpokládám, že podpoříte, nebo prosím vás, abyste podpořili pozměňovací návrh pana dr. Kaňkovského pod bodem G.b, kde vlastně likviduje, nebo se snaží napravit naprostou chybu, která, jak víme, byla v rozporu i s ústavním právem. A dále pozměňovací návrh pana Jana Farského, který zjednodušuje administrativu při účasti dětí na volnočasových aktivitách. Je to pozměňovací návrh pod bodem H. Děkuji vám za pochopení. Děkuji paní poslankyni. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Ludvík Hovorka, po něm pan poslanec Pavera.

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já se velmi přimlouvám za to, abychom současný systém očkování ponechali v té podobě, jak je.

Proto velmi pochybuji, že orgán krajské hygienické stanice by vlastně vydal rozhodnutí, kterým přehodnotí to časově neomezené povolení, a to povolení zrušil.

Proto se přimlouvám za nepřijetí tohoto návrhu pod označením A11. Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Bohuslav Svoboda. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Navíc to zakládá skutečně to, že pro občany vytváříme situaci, kdy vlastně proti tvorbě hluku žádnou obranu nemají. To druhé, k čemu se chci vyjádřit, je problematika očkování.

Děkuji panu poslanci Svobodovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Jak už tady bylo zmíněno, tento návrh ruší kontroverzní návrh výboru pro zdravotnictví. A přiznám se znovu, že i já jsem pro něj tenkrát hlasoval, kdy po důkladném právním rozboru jsme dospěli k názoru, že tento návrh je víceznačný, způsobuje právní nejistotu a za určitých okolností by mohl vést k očkování dětí proti vůli jejich rodičů, což jsem přesvědčený, že v této Sněmovně snad nikdo nechce. Takže si vás zdvořile dovoluji požádat o podporu mého pozměňovacího návrhu. A jinak nad rámec toho chci říct, že vítám ustanovení pracovní skupiny pro problematiku očkování. Jsem rád, že je široká.

Děkuji vám za pozornost a budu rád za podporu mého pozměňovacího návrhu. Děkuji panu poslanci Kaňkovskému.